Ano, děkuji. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Karla Šlechtová. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, paní ministryně, členové vlády, já pouze doplním paní ministryni. Podepsaný text dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu naší země a také vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání a následné provádění této dohody nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. A ještě co považuji za vhodné zde zmínit, že dohodu následně bude vykonávat Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví. Tato dohoda má opět charakter mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie a doporučujeme následně její schválení. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádná přihláška nepřišla ani nikoho nevidím, že by se do obecné rozpravy hlásil. Rozpravu končím pardon, nekončím rozpravu. Přehlédl jsem pana místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, který se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo. Ona to není úplně jednoduchá záležitost v té letecké dopravě v současné situaci.

Nyní končím obecnou rozpravu, protože žádná další přihláška už není. Budeme se zabývat návrhem přikázání výborům.

Takže postupně budeme hlasovat o těchto výborech. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.